S tím zásadně nemohu souhlasit.

Proto navrhuji praxi vztáhnout obecně na pracovníky všech obecních úřadů. Děkuji za pozornost. Děkuji, a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Přihlašuji se v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu vloženému do systému jako sněmovní dokument číslo 1095, který řeší volbu generálního ředitele v rámci služebního zákona tak, že na doporučení vlády jmenuje a odvolává prezident.

Prosím, máte slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za slovo, paní předsedající.